Na Slovensku byl se zákonem o státní službě zaveden i Úrad pre štátnu službu.

Oficiálně jsme se od partnerů ze Slovenska dověděli, že se v praxi naráželo na problémy, kdy v Bratislavě byli vybíráni úředníci do všech regionů. Tím se některé úřady paralyzovaly a místo práce se v nich vedly boje o vliv nad vedením úřadu. My totiž máme ještě jiné specifikum proti Slovákům. Slováci důsledně oddělili státní správu od samospráv. Takže oni to tam mají velmi jednoduché.

Slovensky to neumím, česky mi řekli, že ten úřad byl na dvě věci: na nic a jsem slušně vychovaný, dál pokračovat nebudu.

Myslím si, že to také není dobře, protože to rozhodně nějakým způsobem nepřispěje k dobré náladě ve společnosti. Musím říct, že mě tady zarazila ještě jedna věc.

Jak už tady bylo řečeno, je to jedna z mnoha lobbistických organizací, které si prosazují své zájmy, aniž by samy cokoli investovaly do těchto zájmů, obracejí se na nás, na poslance, a různými způsoby od nás požadují, abychom se nějakým způsobem dle jejich zájmů chovali.

Že ministr, který má tento zákon v gesci, ten tu vůbec není. Neřekl k němu ještě ani slovo.

Účelem je, abychom vytvořili dobrý nový zákon o státní službě tak, aby vyhovoval našim podmínkám a zároveň splnil podmínky Evropské komise. Děkuji. Mám zde přihlášenou jednu faktickou poznámku pana poslance Zlatušky. Vážený pane předsedající, pokud byste mohl sdělit panu poslanci Adamcovi jenom drobnou poznámku.

Děkuji.

Dámy a pánové.

Děkuji.

Jednak je zřízeno generální ředitelství již podle účinné části platného služebního zákona a toto generální ředitelství sice fakticky ještě neexistuje, protože bylo za Nečasovy vlády rozprášeno, respektive zbytek, co z něj zbyl, a v tuto chvíli podle rozhodnutí vlády mám za jeho přípravu odpovědnost já. Oddělení státní služby, jakýsi zárodek, z kterého by mělo vzniknout generální ředitelství, je oddělením v legislativní sekci na Úřadu vlády, které spadá pode mne. Tolik na vysvětlení k některým výrokům, které tady padají.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu rychle reagovat na to, co tady řekl pan ministr Dientsbier.

Vy tady obviňujete opozici z toho, že vyhrožuje, že jsme hloupí a já nevím co všechno. Někdy mám pocit, že mluvíme různými jazyky. Že vláda by snad rozuměla jen tehdy, kdybychom mluvili čínsky nebo rusky, a vy pravděpodobně byste tomu nerozuměl vůbec. Tak ještě jednou: My tady neobstruujeme proto, že nechceme žádný služební zákon. Jediné o co prosíme, o co žádáme, co chceme, je jednání o tomto služebním zákonu. A nezlobte se na mě, já jsem se žádného jednání nedočkal. Minulý týden jsem měl v úplně jiné věci jednání s panem premiérem Sobotkou. Pan premiér Sobotka mi řekl: příští týden, až to začneme projednávat, tak pan předseda Sklenák svolá jednání na úrovni předsedů klubů. Uběhl týden, projednáváme to, žádné jednání na úrovni předsedů klubů není, nebo aspoň já o něm nic nevím. Zatím k žádným obstrukcím nedošlo. Třetí týden této schůze jsme se díky postoji vládní koalice a vaší nešikovnosti při projednávání jiných zákonů teprve dostali k projednávání služebního zákona.